Děkuji za slovo, pane předsedající. Dobré dopoledne, dámy a pánové. Za náš poslanecký klub Úsvit jenom krátce řeknu to, co by mělo být známo. Podporujeme zrušení druhého důchodového pilíře. To je přeci normální. Ale proč jsem chtěl vystoupit, ne abych tady toto konstatoval, jen to připomínám. Zazněla tady ovšem také výtka, že současná vládní koalice nepředkládá alternativu, nebo nepředkládá způsob řešení toho, jak by se to mělo řešit. A tady se obracím i na koalice bývalé, z minulé Sněmovny, i na tu současnou, a já doufám, že k řešení přistoupíme. Až k tomu přistoupíme, tak jsem přesvědčen o tom, že řešit důchodový systém nemůže jenom koalice, ale musí to řešit napříč celým politickým spektrem ve Sněmovně, aby zase v dalším volebním se nestávalo to, čeho jsme svědky nyní, že jedna vládní koalice toto ruší, to, co ustanovila nebo navrhla jiná vládní koalice.

Zaslechl jsem tady také to, neodpustím si to okomentovat, že to není předmětem koaliční smlouvy a že tady řekl pan ministr financí, že to není jeho byznys a že se tím nebudeme zabývat.

Já vám také děkuji. Děkuji, pane předsedající. Nejsem optimista jako můj předřečník.

Já myslím, že se vám zvednou preference. Děkuji vám. Já vám děkuji a nyní dvě přednostní práva. Prosím, pane předsedo. Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, pan poslanec Jandák říkal, že jsme se na tématu trochu zasekli. Myslím, že je jedním z negativních symbolů činnosti této vlády a že tím negativním symbolem zůstane. I když si to teď třeba vy ostatní nemyslíte. Rušení druhého důchodového pilíře právě přesně symbolizuje tuto vládu a to, co tato vláda reprezentuje. To je nedůvěra v občany, neexistence nějaké vize a dobrých řešení a také pokrytectví. Já vám na několika příkladech ukážu, že tato svoje tvrzení mohu doložit. Vláda ruší opatření, která jsou možná nedokonalá, to jsme nikdy netvrdili, že to je dokonalé, ale která fungují. Pan poslanec Votava, který tady jediný z vládní koalice vystoupil s nějakým příspěvkem, který měl aspoň trochu obsahu v sobě, mě nepřesvědčil o tom, že druhý důchodový pilíř nefungoval. Samozřejmě, můžeme se na to dívat tak, a to je to pokrytectví, že řekneme: ono to nefunguje. To přeci není žádná pravda. Není to žádný argument. A i kdyby druhý důchodový pilíř nefungoval dokonale, tak vláda ho ruší, aniž by nabídla cokoliv, co by ho jakkoliv nahradilo. Prostě žádné řešení tady vláda nenabízí. Za druhé vláda bere zodpovědnost za vlastní životy, za péči o vlastní důchod z občanů a přenáší na stát. Na stát, který si s tím ale neví rady a který na to nemá dostatek finančních prostředků. Za třetí, a to já shledávám opravdu pokryteckým, vláda kritizuje minulé vlády, kritizuje řadu opatření, která minulé vlády přijaly, ale ruší jenom ta, která se ji hodí, a jiná, která také kritizovala, tak prostě nechává být, protože jim vyhovují. Za chvíli o tom budu mluvit podrobněji.

Za prvé. Zavedení třípilířového penzijního systému bylo po mnoha letech, a to podle mě nemůže popřít ani tehdejší opozice a dnešní vládní koalice, konkrétní krok k vyřešení negativního demokratického trendu, o kterém doufám, že nikoho z vás nemusím přesvědčovat. To jsou fakta, která leží na stole. Populace stárne a průběžný důchodový pilíř není schopen penze platit. Musíme to doplácet z ostatních příjmů, ale postupně na to nemáme dostatek finančních prostředků a bude to ještě horší. Stačí se podívat na jakékoliv prognózy populačního vývoje.

Necháme vedle průběžného pilíře běžet nějaký třetí a že se to prostě samo vyřeší. Nevyřeší. Druhý důchodový pilíř byl pokus to řešit ze strany tehdejší vlády. Vy to rušíte, dobře, já tomu rozumím, ale očekával bych, že nám předložíte nějakou svoji verzi, nějaké svoje řešení. Žádné řešení tady není.

Tady bylo také od začátku slibováno, že druhý důchodový pilíř bude co nejdříve zrušen, jakmile se dostane opozice ke vládě. To není zas tak málo. Vláda nyní těmto lidem říká: Chtěli jste se o své důchody postarat sami, byli jste zodpovědní, tak máte smůlu. O vašich důchodech budeme zase rozhodovat my, protože my nejlépe víme, co je pro vás dobré. My o tom chceme rozhodovat, my, stát, akorát na to nemáme peníze. Dámy a pánové, tohle není žádné řešení a žádný vzkaz odpovědným občanům, jak si chcete poradit s jejich penzemi. A za třetí, a to je ten nejlepší příklad pokrytectví, o kterém mluvím. S důchodovou reformou souviselo ještě jedno opatření. Vzpomeňte si jaké. To bylo zvyšování daně z přidané hodnoty. Ano, to mělo bezprostřední souvislost s druhým důchodovým pilířem. Ministerstvo financí tehdy očekávalo výpadek příjmů a vzhledem k rozpočtové odpovědnosti tehdejší vlády nechtělo zvyšovat deficit, a tak se přistoupilo ke zvýšení DPH. A tehdejší opozice v čele v Bohuslavem Sobotkou nekritizovala jenom zavedení druhého důchodového pilíře, ale stejně ostře kritizovala i zvýšení daně z přidané hodnoty. Nyní vláda ruší druhý pilíř a logickým krokem, který bych očekával je, že se bude snažit vrátit, nebo vrátí, ještě navíc v době ekonomické konjunktury, vrátí úroveň daně z přidané hodnoty na původní úroveň. Když rušit kritizovaná opatření, tak samozřejmě rušit všechna. Ale to se vládě nehodí. Nehodí se jí to z hlediska jejích cílů, z hlediska jejích úmyslů, nehodí se jí to proto, že získané peníze z vyšší daně z přidané hodnoty ráda využívá pro navyšování počtu úředníků, pro zvyšování provozních výdajů ministerstev a pro další neproduktivní výdaje, které jsou pro tuto vládu typické. Takže tady vidíte typický příklad pokrytectví. Rušíte jenom to, co se vám z nějakých důvodů hodí, ale nerušíte to, co jste v minulosti kritizovali.